Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal předseda vlády Bohuslav Sobotka, a určený zpravodaj tohoto bodu je pan poslanec Jaroslav Foldyna. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, v níž jsme skončili u pana poslance Ivana Gabala, který se přihlásil o slovo. Pan poslanec Gabal už nebude pokračovat ve své řeči. Dále tedy je přihlášen pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já také prosím, pane poslanče, kolegy, aby se malinko utišili, případně své jednání přenesli mimo tento sál, a prosím pana poslance, aby pokračoval. Děkuji. Tento bod byl probíraný před týdnem, od té doby se situace částečně změnila.

Dobře, ale proč tyto sankce prosazujeme? Samozřejmě k tomu nejsou žádné fotografie, tak jak nebyly fotografie, že tam ti vojáci byli. Dobře, Ukrajina řekla, že nebude pouštět do Evropy plyn, ale sankce dáme Rusku.

Ale u mě to nějak neplatí.

Prosím vás, proč utíkáte zrovna do Ruska, do země vašeho nepřítele?

My mu nevěříme.

Vždyť to je oficiální vaše vláda.

Říkali: Ale my nevíme, že by tady ruské jednotky bojovaly. Říkám: Jak nevíte?

Čili takové a podobné odpovědi jsem získal téměř od všech.